Dochází tak k výraznému omezení potřebné parlamentní rozpravy a debaty a Poslanecká sněmovna se v takové situaci může snadno stát pouhým schvalovatelem vládou předložených návrhů zákonů, aniž by tyto záležitosti byly podrobeny důkladnému zkoumání a rozvažování, případně aniž by čelily kritice či přednesení alternativních návrhů. Zmíněný nedostatek se stává o to závažnějším, jednáli se o návrhy zákonů s dopady do sféry základních práv a svobod adresátů takto přijímaného zákona, což je v případě návrhu na snížení valorizací důchodů jednoznačně naplněno, protože jde o zásah do sociálních práv jejich příjemců, o zásah do práva na přiměřené sociální zabezpečení ve stáří, v nemoci či ve vážném zdravotním stavu, což platí pro invalidní důchodce. Ústavní soud také konstatoval, že ústavní pořádek explicitně připouští možnost automaticky projednat vládní návrh zákona ve zkráceném jednání pouze na základě ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, a to v době stavu ohrožení státu nebo válečného konfliktu. Stanovíli tedy ústavní pořádek takovouto možnost pouze v jediném případě, je zřejmé, že za jiných situací to obecně i automaticky prostě není možné. Ústavodárce a strážce ústavnosti, Ústavní soud, se tedy rozhodl tuto možnost připustit jen v opravdu extrémních a mimořádných situacích.

A těším se na to. Lze tedy sice připustit, že na úrovni zákona, jednacího řádu, se zakotví další případy, kdy lze zákony projednat ve zkráceném řízení, avšak protože smyslem ústavněprávní reglementace zkráceného projednávání je ochrana práv a principů ovládajících legislativní proces v demokratickém právním státě, využití institutu legislativní nouze je možné jen za předpokladu širokého konsenzu v Parlamentu, respektive v jeho příslušné komoře.

Kolegové, toto považuji za velice důležité a podstatné. Poslouchejte dobře. Ústavního zákona. Kolik to je? 120. 120. To jsem přesvědčen, že tedy vládnoucí koalice vůbec nemá. A těším se na jednání Ústavního soudu. Anebo jen tehdy, kdy typová závažnost situací, v nichž bude stav legislativní nouze použit, odpovídá svou závažností situacím, s nimiž počítá ústavní pořádek pro zkrácené projednání návrhu zákona, a to je pouze stav ohrožení státu nebo válečný stav. To je podle mého názoru ten hlavní klíč k tomu, jak máme přistupovat ke stavu legislativní nouze a zkráceného zákonodárného procesu. Dámy a pánové, vše, co jsem v této své řeči uvedl, se opírá o autoritativní pravomocná rozhodnutí a nálezy českého Ústavního soudu ve věci stavu legislativní nouze a s tím souvisejícího zkráceného jednání o návrzích zákonů, kdy je řádný legislativní proces v podstatě degradován na formální proceduru umožňující vládě schválit v podstatě cokoliv během jediného dne. Proto s tím také tak bojujeme. My nechceme zítra další zkrácené jednání ani žádnou další legislativní nouzi kvůli něčemu, na co vláda zapomněla, nebo neměla dostatek politické odvahy to protlačit před volbami. Prostě bude se tady jednat legitimním legislativním procesem. A jestli ne, tak prostě vláda bude muset několikrát znovu čelit žádosti o nedůvěru. Je to přesně tak. Legislativní nouze, anebo zkrácené řízení, ještě jednou to zopakuji, umožňuje vládě na čas de facto vypnout standardní ústavní a demokratický parlamentní mechanismus. A to podle mého názoru není možné. Z konkrétní judikatury Ústavního soudu a ze samotné podstaty českého ústavního pořádku jednoznačně vyplývá, že použití formátu stavu legislativní nouze při projednávání vládního návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění ve věci zpětného snížení valorizace důchodů není v souladu s ústavou. Říkám to zde opakovaně, nahlas a podrobně, protože všichni jsme na ústavu přísahali a skládali svůj slib. Já to beru vážně a považuji to za hlavní princip mé práce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jsem se konečně dostal se stanoviskem poslaneckého klubu na řadu. Asi vás nepřekvapím, že stanovisko poslaneckého klubu ANO je, že nejsou splněny podmínky pro projednání ve zkráceném řízení.

Nicméně ve stejné intenzitě. Já neshledávám vyplacení valorizace důchodcům jako stěžejní ohrožení státu v intenzitě válečného stavu. Nebo jak tady někdo už poznamenal na mikrofon, tak to jsme tedy ve válečném stavu s důchodci? Vyhlásila válečný stav důchodcům v této republice. Ono by se to nestalo, kdyby na to bylo více času.

A jestliže se to nestihne, tak koalice ví, že má velký problém. Svůj problém s bilancí státního rozpočtu. Ale to, že se spěchá, ještě není ústavní důvod pro to, aby se měnily parlamentní procedury. Já plně respektuji, že většina má právo vládnout. On pak schválně nečte ten zbytek: při respektování práv parlamentní menšiny, při respektování principu plurality demokratického procesu, takzvaného principu slyšení stran. Vy ale, abyste to stihli, a jiný důvod pro to není, jenom prostě jste v časovém presu, tak vy měníte pravidla.